Byla i jednání s řetězci a zástupci některých řetězců mě přesvědčili, že jsou si vědomi, že jejich jednání s dodavateli nejen že jsou tvrdá, ale jsou za hranou obchodní slušnosti, a především jsou na hraně likvidity jejich vlastních dodavatelů.

Nechali jsme ničit cenotvorbu dodavatelů.

A já musím říct: Bohužel, my to děláme dodnes.

A musím také konstatovat, že co se nějakou dobu likvidovalo, těžce se napraví za pár měsíců.

A já říkám, proč ne? Kdy jindy nežli nyní v době krize, kdy všichni vidíme, co způsobuje, jak těžce hledáme každou korunu, a ona nám chybí a ještě chybět bude? Tak proč nezasáhnout do nefungujícího prostředí?

Válka na Ukrajině zdražování urychlí a zvýší. V první polovině roku to nemusíme ještě tolik poznat, protože pan ministr zemědělství zcela určitě ví, prostřednictvím paní předsedající, že osiva a hnojiva měli zemědělci nakoupena již v loňském roce, takže jejich zvýšená cena se dle mého soudu nepromítala do zvýšených současných cen potravin.

Já jsem se na to dívala. Ono by se mnohdy mohlo něco z toho použít i do dnešní doby.